Je navrženo hlasovat je jedním hlasováním.

O pozměňovacím návrhu A10 jsem mluvil. Na závěr bychom hlasovali o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, zda je nějaký návrh na úpravu procedury? Děkuji za slovo. Jak už jsem avizovala v obecné rozpravě, přicházím se změnou hlasovací procedury z důvodu toho, že některé pozměňovací návrhy spolu nesouvisí a jsou zařazeny do jednoho balíku hlasování.

Zbytek podle navržené procedury. Děkuji. Zazněl protinávrh k proceduře.